Ano, vidím tu přihlášku.

Nyní tedy prosím pana předsedu Faltýnka mimo body s přednostním právem. Děkuji, pane místopředsedo, za slovo. Ano.

Prosím. Já mám protinávrh k návrhu kolegy Faltýnka, jestli jsem správně slyšel.

Protinávrh. Přesně tak. Já mám za to, že můžeme dospět postupem k tomu, aby ta řádná schůze se přerušila do středy do 9 hodin a stihli jsme projednat rodičovskou. Pan předseda Vondráček s přednostním právem.

Nejdříve budeme hlasovat o protinávrhu, tedy, abychom tuto schůzi přerušili do příští středy 30. 10. do 11 hodin. Pokud toto neprojde, budeme hlasovat o tom původním návrhu, tedy od 9 hodin. Pan předseda Stanjura se hlásí?

Tento návrh nebyl přijat.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Já vám děkuji. V hlasování číslo 5 je přihlášeno 132 poslanců a poslankyň, pro 83, proti 32.